Této vládě chybí i skutečně funkční podpora rodin s dětmi. Žádnou koncepci jsme tady za dva roky neviděli.

Navrhovaný rozpočet také nepřináší žádnou zásadní podporu pro malé a střední podnikání.

Oba tyto návrhy ale vládní koalice zamítla. To jsou přitom skutečná prorůstová opatření. A místo toho je malé a střední podnikání pod narůstajícím tlakem státní administrativy. Hnacím motorem současné české ekonomiky je falešné dotační hospodářství, přičemž naopak efektivita malých firem klesá.

Typickým příkladem jsou miliardy, které vláda vynaloží na nezákonné imigranty, a už se je rozhodla vynaložit, proti vůli většiny obyvatel a na úkor lepšího sociálního zabezpečení našich vlastních potřebných občanů. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD trvá na nulové toleranci nezákonných imigrantů do České republiky. Místo toho by vláda měla podpořit naše vlastní potřebné občany a také podpořit řádné zabezpečení hranic a celkově bezpečnost našich občanů v České republice. Důkazem tohoto nehorázného postupu vlády vůči vlastním občanům je například to, že zatím co v Německu bydlí často nezákonní imigranti ve stanech, tak u nás jim vláda připravila vytápěné zděné budovy, kde je třikrát denně výběr ze tří jídel, je tam satelitní televize, posilovna a dokonce místnost pro zájmové kroužky. Takový servis, jako připravila vláda nezákonným imigrantům, nemá značná část českých občanů.

Přičemž vláda zamlčuje, že současný rozdíl mezi příjmem státu z hazardu a výdaji státu na sanaci důsledků závislosti na hazardu, například formou sociálních dávek, je přibližně 7 miliard Kč v minusu.

Jediným funkčním řešením tohoto problému je úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Tento návrh mi tady ve Sněmovně leží již rok a vláda ho odmítá projednat. Uvedl jsem mnoho různých důvodů a výhrad, které má naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD k vládnímu návrhu rozpočtu České republiky na rok 2016, a mohl bych samozřejmě pokračovat ještě dlouze. A toto všechno je důvodem našeho nesouhlasu s tímto rozpočtem a naše hnutí SPD ho nemůže v této formě podpořit. Tyto takzvaně pravicové strany si udělaly dávno ze svých programů slibotechnu pro naivní voliče. V okamžiku vstupu do vlády by dělaly stejnou politiku jako dnešní vláda. Ostatně všichni vzpomínáme na to, jak voličům tyto dvě strany slibovaly, že nezvýší daně, ale hned jak se chopily vlády, tak voliče podvedly a daně zvýšily. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pouze pro pořádek, projednáváme státní rozpočet a žádám řečníky, aby se drželi daného projednávaného tématu.

Děkuji.

A jestli statutár této organizace neví, co se mu tam děje, tak přesně to je charakteristika vašeho chování.

Děkuji.

Dámy a pánové.

Začal jsem, říkám, trošku, ne tak do hloubky, ale rozebírat jednotlivé pasáže a argumentovat ohledně výdajů a příjmů. A vy mi tady naznačujete, že snad nehovořím k věci. Já vím, že jste zástupcem vládní koalice, ale jste také místopředsedou Sněmovny, tak se laskavě chovejte tak, abych se já jako opoziční politik mohl vyjádřit.

Já jsem pouze upozorňoval, abychom příspěvky, které zde zaznívají, vedli k projednávanému bodu. Nyní poprosím do rozpravy pana poslance Holečka, řádně přihlášeného. Prosím. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, když koukám na hodinky, máme týden sázek, já si myslím, že jsem to měl dneska vsadit, že se svou řádnou přijdu na řadu až po 16. hodině, vyhrál bych, ale nesázím se. Nebudu zdržovat. Vrátím se od migrantů k projednávání rozpočtu. Při projednávání rozpočtu na rok 2015 jsem z tohoto místa kriticky komentoval celkovou plánovanou výši, respektive plánovanou níži výdajů na výzkum, vědu a inovace. A opravdu upřímně jsem se těšil, že teď, když naše ekonomika roste, budu se moci u návrhu rozpočtu na rok 2016 nad podporou výzkumu, vědy a inovací upřímně radovat a překladatele rozpočtu upřímně chválit. Bohužel radovat se nemohu, poněvadž není zač chválit. Je sice pravdou, že loňských 34,9 miliardy Kč, které byly do této kapitoly rozpočtovány pro tento rok, je na příští rok o 800 milionů více, 35,7 miliardy.

Přitom kdy jindy než v době ekonomického růstu, a dnes ráno to pan premiér Sobotka nazval jako silný, nebo do konce i masivní hospodářský růst 4 %, kdy jindy bychom měli tuto oblast masivně podporovat a investovat do naší budoucnosti? Namísto toho vláda potenciál ekonomického vzestupu rozpouští v neinvestičních výdajích. Jenom v platech a neinvestičních transferech soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům činí nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 neuvěřitelných 35,8 miliardy Kč. Mimochodem, v této souvislosti bych rád požádal pana ministra financí, aby napříště ve výdajové části návrh státního rozpočtu v kapitole neinvestiční transfery v soukromoprávním subjektům přidal subkapitolu Transfery do Agrofertu, kterou tady dnes kolega Kalousek nazýval Babiš sobě, lépe by se nám to rozklikávalo. Kromě absolutní výše navrhovaného deficitu, který je s ohledem na míru hospodářského růstu ekonomicky neobhajitelný, tedy stejně jako v loňském roce na tomtéž místě protestuji proti nízké podpoře, výzkumu, vědy a inovací a za sebe říkám, že projídací rozpočet ani v tomto roce nepodpořím.